Bod čtyři.

tady říká pan ministr, že jedna pobočka na 50 000 obyvatel je dostačující, ale cituji další odstavec, nevím, proč nebyly u sebe tyto informace: v rámci jednání mezi zástupcem České pošty a starostou městské části opravdu, Ostrava má obvody! Prosím vás, nezaměňujte obvody a městské části.

Tak v jedné části odpovědí mám, že je to dostačující, a za několik odstavců, že přece jenom o tom se jedná. Já chápu, že odpověď byla připravena 25. dubna, že pravděpodobně došlo k nějaké změně, nicméně opravdu nepůsobí dost věrohodně, jeli takový rozpor v jednom jediném dokumentu.

Ale ty kompletní podklady zase, navazuje to na bod jedna, kdy v podstatě žádný kontakt s ministerstvem, chceme nějaké podklady, tak mi řekněte nemáte, paní poslankyně, na to v rámci interpelací na nárok, je to tajné.

Jak bude počítána fikce doručení v případě otevření poboček pouze dva dny v týdnu? Bylo mi řečeno, že se to nijak nedotýká doručování, doručování bude zajištěno. Já chápu tento názor, nicméně jedna z těch otázek bodu šest, jak bude počítána fikce doručení v případě otevření poboček pouze dva dny v týdnu, mi už opravdu zodpovězena nebyla.

A právě při doručování soudních obsílek a doručování správních orgánů toto považují za velmi nešťastné, protože přece jenom k tomu Česká pošta slouží samozřejmě komerční věc, balíky, všechno, to opravdu nebudu řešit, ale doručování takto důležitých písemností je pro mě podstatné. Nepovažuji tuto odpověď za dostačující. Já jsem ráda, že jsem se dneska ke slovu dostala a kolegové, kteří nemohli v předchozí interpelaci mluvit k České poště, nyní zjevně mohou. Děkuji. Pan ministr se hlásí do rozpravy. A než mu udělím slovo, přečtu omluvu. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená paní poslankyně, já budu ve své odpovědi teď poměrně stručný. Moje posouzení této odpovědi je zcela jiné než vaše. Obracela jste se na mě, prostřednictvím tedy paní předsedající, jako na ministra vnitra. Důležitá informace, kterou já jsem uváděl, je, že konkrétní metodiku jako takovou nebude a nikdy nevytvářelo Ministerstvo vnitra jako takové, ale management České pošty. Česká pošta určovala kritéria. Česká pošta má k dispozici analytické materiály. A co já vám určitě nabízím ano, a teď jste si o to řekla je to, že vám určitě zprostředkuji, a to udělám velmi rád, jednání s patřičným manažerem či manažerkou v tomto případě České pošty, kde vám samozřejmě mohou být dány ty materiály, které nepodléhají nějakému vnitřnímu režimu v rámci České pošty, k dispozici a určitě vám i některé detaily té metodiky vysvětlí.

Nemám důvod jim nevěřit, že asi skutečně v pěti případech, pokud si pamatuji správně, v tom hodnocení a v té třeba neznalosti nějaké lokální danosti skutečně došlo k nějakému pochybení.

Určitě vám patří i jedna omluva, a tady máte pravdu a to já zcela uznávám, úředníci Ministerstva vnitra, kteří připravovali odpověď, by skutečně neměli zaměňovat ostravské obvody za městské části, a jistě toto slyšeli a teď se červenají v koutku své kanceláře. Takže velká omluva za toto. Nicméně na strukturu vašich otázek si myslím, že v této interpelaci bylo odpovězeno, a jak jste sama správně řekla, ta interpelace je z dubna a mezitím jednání s lokálními samosprávami, které měly nějaké dílčí výhrady k zavírání té či oné pobočky, došlo ve všech případech, 100 % případů, každé vedení města, kde došlo k rušení pobočky České pošty, bylo osloveno a vyzváno k jednání. A ještě jedna poznámka. Samozřejmě byli informováni starostky, starostové, primátorky, primátoři, kde se ta pobočka České pošty rušila.

Takže tady opravdu velmi pochybuji, že by se tahle informace ke všem, kteří ji mají dostat, nedostala. Já asi nebudu zdržovat ani další, kteří chtějí ještě interpelovat. Můj závěr a určitě o tom rozhodneme hlasováním je, že odpověď na tuto písemnou interpelaci, na položené otázky, byla dostatečná. Děkuji, pane ministře.